Chci se věnovat především zemědělství.

Co chce Brusel, to musí, musí to vzít v potaz, ale jejich požadavky, které likvidují náš zemědělskopotravinářský sektor, proti nim by se měl jako ministr postavit, a ne je laxně přijímat.

Pane ministře, to bylo.

Takže zásadní otázku, kterou by vláda měla mít: co můžeme udělat, aby se tato krize našich lidí a našich firem, potažmo našich zemědělců dotkla co nejméně?